Za zásadní považujeme kontrolu a evidenci hranic s cílem zabránit vstupu cizinců z nákazově nebezpečných zemí a také preventivní ochranu seniorů a nemocných. Pokud bude pokračovat příznivý vývoj, tak opatření realizujme bez prodloužení stavu nouze.

Na závěr chci připomenout vládě, že budou nutné strategické kroky v období po bezprostředním zvládnutí pandemie. Zatím slyšíme pouze věci, které lze označit jako koncepci dluhů bez omezení a kontroly. Tato země nehospodaří dobře. Chápeme, že v čase krize je třeba se zadlužit, ale to zároveň vyžaduje kvalitativní změny v nakládání se státním majetkem a penězi daňových poplatníků.

To přece nic slušnému a pracujícímu člověku nepřináší. Teď ty peníze potřebujeme naopak přeskupit směrem k potřebným, slušným a pracujícím lidem.

Tady je to 40 mld. korun ročně.

Anebo poslat pomoc na řeckoturecké hranice.

Celková situace vyžaduje změnu strategie, a tou je podle našeho názoru naprosté nadřazení zájmů této země. Je nutné seškrtat výdaje, které nic nepřinášejí slušným a pracujícím lidem.

Pokud to nebudeme dělat, tak jiné země a nadnárodní korporace budou následnou krizi řešit na náš účet a doplatí na to u nás všichni občané. V poslední době se množí spekulace v médiích, které se týkají okolností nákupu zdravotnických potřeb bez výběrového řízení v době stavu nouze.

Jde o podezření z předražených zakázek, neboli krátce řečeno z korupce. Takové spekulace a podezření je podle názoru hnutí SPD třeba transparentně ověřit bez zbytečného politizování. To zdůrazňuji.

Vhodným řešením se hnutí SPD zdá prošetření těchto případů pracovníky Nejvyššího kontrolního úřadu. A k tomu jsme také už minulý týden vyzývali a podle mých informací Nejvyšší kontrolní úřad šetřit bude.

Nevím, jak to hlasování tady ve Sněmovně dopadne.